Děkuji. Přečtu teď několik omluv.

Pak ještě přišla jedna omluva. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Ale, pane ministře

A to bych potřeboval objasnit. A říkám to zcela věcně a v klidu.

Tak to vezmeme první okupaci.

Nepřipadá vám to přirovnání přitažené za vlasy právě ze zkušeností našich předků?

Opět to přirovnáváte.

Ale mně to přirovnání prostě vadí.

To je podle mě nepřijatelná věta. To je naprosto

Že dva jste členy vlády. A to samozřejmě mate i tu veřejnost. Je to vyjádření postoje české vlády, nebo není? Já nechci komentovat výroky bývalých ministrů.

Slyšel jsem vyjádření premiéra vaší vlády, který s tím nesouhlasí. Možná ne uvnitř debaty v České republice no ale dneska je členem vlády, je člen vlády.

Já ne.

Ale bez toho přirovnání by ten dopis byl mnohem jednodušší i pro vaše názorové oponenty. Toto přirovnání je prostě moc. Děkuji.

V čem je ta podobnost?

Je to jednoduché jak facka. Ten zážitek si můžete velmi snadno představit. A je to prostě to, proti čemu se Česká republika musí podle mě ozvat, jestli má nějakou čest v těle.

A tohle není legrace. Já jsem mluvil s Palestinci, kteří mi popisovali, jak v těch částech toho území, kde působí izraelská armáda, nebo tam může kdykoliv vstoupit, jak jsou v noci buzeni popisovali mi, co z toho mají děti za zážitky. To je prostě skutečně vojenská síla, to není legrace. Takže já vím, jak se to děje, vím, jak to probíhá.

Takže chápete, tohle není na teoretickou debatu. A princip, kterému podle mě rozumí všichni, je, že vám na vaše území někdo přijede, jsou to vojáci, oni tam nepatří a oni to obsazují. A druhá věc.